Zdravotně postižení, a to především prostřednictvím organizace Sdružení zdravotně postižených v České republice, se opakovaně písemně i osobně snažili přesvědčit ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou o nutnosti urychlené změny příslušných ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Nestalo se tak. Projednávali jsme tuto problematiku na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny. Uspořádali jsme na půdě Poslanecké sněmovně 17. března 2015 velký seminář k této problematice, kde přímo vypovídali lidé, kterých se toto vše velmi dotklo. Já počkám, pánové... Zdravotně postižení vyhlásili petiční akci, pod kterou se podepsalo 11 373 občanů. Byla projednaná na petičním výboru Poslanecké sněmovny a byla přijata. Žádný z těchto podnětů však ani po osobním veřejně proklamovaném slibu paní ministryně Marksové doposud nepřiměl Ministerstvo práce a sociálních věcí k urychlené novelizaci výše uvedeného zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Jak jsme se dozvěděli 22. září 2015 na petičním výboru, Ministerstvo práce a sociálních věcí nic v této oblasti nepřipravuje. A já dosud o žádné změně také nevím. Proto jsem se rozhodla se svou kolegyní a kolegy z klubu podat tuto novelu zákona, abychom napravili křivdy z minulosti, ale ta se bohužel nedostala na program jednání. Stále jsou důležitější věci než napravení křivd u zdravotně postižených.

Nechali jsme dostatečný prostor Ministerstvu práce a sociálních věcí k tomu, aby to napravilo. Ale pokud zde není snaha o změnu, musíme se vrátit k tomu, co je osvědčené, po čem zdravotně postižení volají a co chtějí vrátit zpět. Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat, abyste se zamysleli nad požadavky zdravotně postižených a ve třetím čtení pak podpořili tento pozměňovací návrh. Slyšela jsem od některých z vás před jednáním výboru pro sociální politiku, že je to nutné přepracovat. Já jsem se tomu nebránila a určitě by se tomu nebránili zdravotně postižení, pokud by to bylo v jejich prospěch. Ale nikdo nepřišel ani neřekl, jak si to představuje.

Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, pane předsedající, klub KDUČSL předloženou novelu zákona o sociálních službách podporuje, což už jsem zde zmínil při prvním čtení, přičemž velmi pozitivně vnímáme zejména zvýšení příspěvku na péči o 10 %, protože současnou výši příspěvku považujeme za výrazně nevyhovující, kdy v řadě případů je limitujícím faktorem pro daného zdravotně postiženého v čerpání potřebných sociálních služeb. Pozitivně také vnímáme i zvýšení pravomoci krajských úřadů v boji proti nelegálnímu provozování sociálních služeb. Nyní si vám dovolím představit pozměňovací návrh, ke kterému se posléze přihlásím i v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh je alternativou k pozměňovacímu návrhu, který přijal garanční výbor a který jsem na výboru také navrhoval já. Věcně si oba pozměňovací návrhy kladou za cíl řešit stejný problém.

Současná praxe je taková, že v těchto případech je řízení o posouzení stupně závislosti a přiznání příspěvku na péči přerušeno a je přerušeno po celou dobu hospitalizace. Tímto postupem vzniká obrovský problém pro daného pacienta a jeho rodinu, kdy v okamžiku, kdy se po šesti sedmi měsících či déle konečně dostává do domácího prostředí, tak se fakticky teprve potom rozbíhá řízení o příspěvku na péči. Přitom jde o pacienty s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem vyžadujícím zdravotní a sociální péči v domácím prostředí. Zde je z praxe mnohokrát doloženo, že pacienta i jeho rodinu čeká martyrium, kdy na přiznání příspěvku na péči čekají tři, čtyři, ale i šest a více měsíců. Z diskusí s takto postiženými rodinami jasně vyplývá, že svízelná situace pro ně nastává už jen samotnou vážnou zdravotní situaci jejich příbuzného, a k tomu výpadek podstatné části příjmů, stresová situace s adaptací na domácí prostředí a také v neposlední řadě absence příspěvku na péči, což pro tuto rodinu výrazně omezuje možnost čerpání sociálních služeb.

Proto jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který má ambici tuto špatnou situaci řešit. Původní verzi mého pozměňovacího návrhu přijal kladně výbor pro sociální politiku, ale už v diskusi na výboru jsme se shodli, že věcné i legislativní provedení má určitá rizika a nedostatky a já je přiznávám.

Po dvou týdnech intenzivních jednání je výsledkem dle mého názoru vyvážený a v praxi velmi dobře realizovatelný model, který dnes jako alternativní načtu v podrobné rozpravě. Tato úprava nově umožní zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči v případech, kdy trvá více než 60 dní souvislá hospitalizace pacienta s jedním onemocněním, kde je prognóza dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zároveň je zde zajištěna, a k tomu právě bylo potřeba jednat s Ministerstvem zdravotnictví, i součinnost se zdravotnickými zařízeními akutní, následné či rehabilitační péče, a to včetně umožnění sociálního šetření. Tímto se zrychlí řízení o příspěvku na péči a pacient bude mít reálnou šanci, až se po řadě měsíců strávených v lůžkových zařízeních ocitne v domácí péči, kde je vystaven velké stresové reakci z adaptace na domácí prostředí a samozřejmě ze souvisejících zdravotních i sociálních hendikepů, tak bude mít alespoň již přiznán příspěvek na péči nebo k tomu nebude daleko. Tudíž mu to umožní i okamžitě čerpat sociální služby. Tímto opatřením budou moci pacient i jeho rodina jednodušeji zvládat celkově velmi svízelnou životní událost, do které se vinou závažného onemocnění rodina dostala. Dovoluji si vás v této souvislosti požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení. Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Než budeme pokračovat v rozpravě připraví se paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou a pan poslanec Beznoska s řádnou přihláškou budu konstatovat došlé omluvy.